Já vám děkuji, pane poslanče. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nyní poprosím paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je zpravodajkou rozpočtového výboru, aby nás informovala o projednání návrhu...

Nevidím ani pana předsedu klubu KSČM.

Nemohu zpochybnit hlasování, ale aspoň pro stenozáznam bych chtěl, aby to bylo takto uvedeno.

Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dolejš, kterému tímto dávám slovo. Jak jsem již avizoval, dovolte, abych se nyní přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6421.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě.

Mám tu připomínku z legislativy. Jak je to komplikované?

Vždy připraven.